Tak já přidám ještě jednu věc.

Tak prosím alespoň toho svého guru čtěte, když už nevěříte tomu, co je realita. Všechny okolní státy nemají žádný takový zákon, jako je tento. Vaše hlasování není o žádném kšeftu, vaše hlasování je jenom o tom, že chcete přihrát kšeft někomu jinému. Nikoliv českým firmám.

Mimo jiné jediným státem, který je stabilní a znemožňuje ostatním, aby tam byla válka. Pan poslanec Leoš Heger, po něm pan poslanec Ivan Gabal, obě faktické poznámky. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

A já musím konstatovat, že zahraniční politika je samozřejmě mimořádně odborně složitá věc, která jistě nemůže patřit do ruky všem poslancům, kteří se jí nezabývají. A chápu, že pan místopředseda Filip se jí zabývá více než já. Nicméně on se jezdí učit ty odborné věci do Moskvy , jak jsme zde byli před časem svědky, a velmi nerad bych byl s ním spojován a využíván jako námět nějakých těžkých pomluv. Děkuji panu poslanci Hegerovi.

Děkuji, děkuji.

Bombardování syrské opozice, protože to byla opozice, je toho důkazem, ačkoliv s Islámským státem bojovala.

Regulovat, nebo zakazovat. Děkuji a jenom bych prosil ty místopředsedy Sněmovny konkretizovat. Pan poslanec Foldyna a jeho faktická poznámka. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Nejsem odborník na ten arabský svět tak jako pan Gabal, ale chtěl bych říct jednu věc. Ve Spojených státech probíhá ta diskuse a očekává se, že v říjnu proběhne v Kongresu velká diskuse o tom.

Všechny ukazatele plnění jaderné dohody jsou v pořádku. Takže já samozřejmě, protože se považuji za velkého přítele Izraele, považuji tuto zemi za výspu demokracie a kultury v arabském světě a velice nerad bych je ohrozil, nicméně tady se nejedná přeci o jaderný program jako válečný, z hlediska zbrojního průmyslu, ale z hlediska energetiky. Posuzuje to Francie, Itálie, Německo, Spojené státy. Tak já jsem trošičku na vážkách z té diskuse tady, protože mi to připadá, jako kdybychom tady rozhodovali o válce a ne o programu na energetiku. Děkuji panu poslanci. To byla zatím poslední faktická poznámka. Pokud se již nikdo nehlásí, tak rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova pana navrhovatele případně pana zpravodaje. Není zájem. Nejprve budeme hlasovat o návrhu na zamítnutí, který byl během rozpravy přednesen. Všechny vás odhlašuji. Prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami, a budeme hlasovat o návrhu zamítnutí.

Zahajuji hlasování o návrhu na zamítnutí tohoto návrhu zákona. Kdo je proti?

Návrh na zamítnutí nebyl přijat.